Prosím paní ministryni obrany, aby nám tento tisk uvedla.

Na základě politickovojenských priorit je tento plán cvičení účelně nastaven a sestaven ze čtyř oblastí, které jsou v materiálu detailně vysvětleny.